Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, paní ministryně. Já bych chtěl poděkovat svým předřečníkům prostřednictvím pana předsedajícího, že vrátili debatu ohledně tohoto zákona k daňovým otázkám, protože na začátku se mylně mohlo zdát, že projednáváme problematiku zdraví obyvatelstva, chování obyvatelstva a přístupu k regulaci návykových látek. Ale když vám přečtu celý název tisku, který se jmenuje vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, tak už samotným tímto názvem projednávaného zákona vláda přiznává jedinou motivaci, kterou k předložení tohoto návrhu má, a to je zvýšení daní. Zvýšení daní, kterým chcete vybrat dalších, každoročně 10 miliard korun. V následujícím roce dokonce 20 mld. z kapes daňových poplatníků. Zvýšení daní, které má zalepit díry, které jste sami svým přístupem k rozpočtu udělali.

Tolik citace, to jsem tady říkal před půl rokem. Kapat tedy už začíná a mlsná ruka státu už neví, z jaké kapsy daňového poplatníka by brala. A aby to většinovou populaci nenaštvalo, tak na první pohled toto zvýšení daní jde ne úplně do populárních témat.

Může se to tvářit jako opatření proti škodlivému jednání. Ale podívejte se skutečně na název tisku. Tam najdete ten skutečný důvod. Není to vystoupení ministra zdravotnictví, který tady se snaží až ex post zdůvodňovat, proč jste přistoupili k těmto návrhům. Vy totiž nejdříve hledáte příjmy, a pak teprve zdůvodňujete. Zapomněli jste na to, co jste říkali a co máte napsáno v programovém prohlášení, a to je daňová neutralita. Pokud byste přišli zároveň se snížením ostatních daní, daní z příjmů, snížení zdanění práce, tak by se o těchto návrzích dalo diskutovat. Takhle se jedná skutečně pouze o zvýšení daní. Hospodaření se stáními financemi se za poslední dobu vytrvale zhoršuje.

Celkový objem rozpočtu roste, ale dlouhodobě tady vzniká strukturální problém, protože daleko rychleji než kapitálové výdaje rostou provozní výdaje státu. A dovolte mi, abych vám odcitoval pár vět: